Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom plenarne sjednice. Stanku je u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista tražio poštovani kolega Nikola Grmoja. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Dobio sam niz poruka ljudi iz Dubrovnika da reagiram po ovoj temi, a budući da ćemo imati raspravu o izmjenama Poslovnika, sutra i glasovanje kojim će nam se uskratiti praktički ovom pravo na stanku i da govorimo o određenim problemima, posebno onim lokalnim, a ja sam uvijek koristio ove popodnevne sate za govoriti o tim problemima, sad ću govoriti o ovom. Znači, tiče se stanara socijalne zgrade u Dubrovniku.

Nalog za iseljenje su dobili ljudi od gradonačelnika Mate Frankovića gdje je uveden jedan cenzus od 1704,00 kune mjesečnih primanja. To je grad odredio po članu domaćinstva, iznad kojeg ostvaruju li stanari ove zgrade primanje, znači, ne mogu više biti korisnici. Svi znamo kakve su cijene što najma, što nekretnina u gradu Dubrovniku i možemo samo misliti u kakvom se problemu sada nalaze ovi ljudi koji se u roku 8 dana moraju iseliti.

Da, da, da. Koji iznajmljuje luksuznu vilu kod Dubrovnika. Ima tu naravno i slučajeva gdje je trebalo revidirati ta prava kao što je u ovom slučaju, ali sigurno ima ljudi koji nemaju drugi prostor za stanovanje i koji zahvaljujući ovoj odluci gradonačelnika će ostati bez krova nad glavom. Ja zbog ovih apela koje sam dobio iz Dubrovnika pozivam gradonačelnika da ponovno razmisli o ovom odluci, da vidi stvarno koji su ljudi u situaciji da nemaju dovoljno sredstava da osiguraju sebi kroz nad glavom i da se ne ide tako kao što je jedan dubrovački portal napisao đonom prema građanima Dubrovnika. Mislim da to nije dobra odluka, da treba o tome razmisliti. Slična je ova tema o kojoj smo danas cijeli dan razgovarali, koja je pobudila ovoliko rasprava i replika i evo, nadam se da će gradonačelnik Dubrovnika, s obzirom i na stanje gradskog proračuna grada Dubrovnika razmisliti o tome i izaći ovim ljudima u susret, a mi ćemo ipak usprkos namjerama vladajućih da nas ušutkaju govoriti o ovim problemima i dalje.

Slijedeći se za stanku javio poštovani kolega Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Poštovane kolegice i kolege, kolega Grmoja, kolega Šuker, ja bih vas lijepo molio da ne ometamo kolegu Pernara dok obrazlaže stanku. Uvažene dame i gospodo, dok mi raspravljamo o pitanju zaštićenih najmoprimaca događa se jedan, nazovimo to, val deložacija koji ne obuhvaća ne samo Dubrovnik nego i Zagreb. Njegovi provoditelji su gradonačelnici gradova, znači Bandić i gospodin koji je trenutno u Dubrovniku. I što se događa? Događa se to da je Katja Šarić sa svojim sinom neki dan bila deložirana iz svog, odnosno iz socijalnog stana, a nema kamo. Jednostavno su je odveli u sklonište za beskućnike, koliko sam shvatio. Sad kad su mediji se raspisali o tome, on kaže: dobro, dobro, dobro, pogriješio sam, izlazim van iz stana. Međutim, nisu u istoj situaciji on i Katja Šarić, niti stanari one socijalne zgrade u Mokošici kojima isto prijeti kolektivna deložacija. Zapravo me podsjeća politika HDZ-a na Robespierre-a. Oni su vjerovali da će sve društvene, znači socijalne probleme riješiti giljotiniranjem. Jednostavno, kaže zašto ste siromašni?

Tako isto i vi iz HDZ-a i gospoda iz HNS-a i Bandić Milana, isto vjerujete da je rješenje za ne znam koje sve probleme društvene, kao npr. ovaj sa vlasništvom stanova, u deložacijama, u iseljenjima. Bilo ih je troje, jednog je ubila jedna ženska, drugog je on dao giljotinirati i to pazite pod kojom izlikom. Rekao je da nije bio dovoljno revolucionarno nastrojen. I kad su tog Robespierre-ovog suradnika vodili na giljotinu, on je rekao jedino žalim zbog toga što ovaj štakor će nakon mene otići. I onda je na kraju Robespierre kad je giljotinirao među ostalim i njega, i kad je došao kralj na red i kraljica, kad je i njih giljotinirao, onda je rekao masi, kaže: ali među vama ima onih izdajnika koje bi trebalo giljotinirati. A ironija je u tome da su ga čuvali prije giljotine u istoj sobi gdje je bila i ona Marija Antoaneta i onda je njegova glava odletila. Ali što vam hoću reć, ove deložacije koje vi sada tu sirotinji predlažete moglo bi se dogoditi u slučaju da izgubite vlast, da se pila okrene protiv vas i da danas sutra vi budete oni koji budu deložirani. Ja ću sada reći svima koji su u opasnosti pred deložacijom, to je problem, to je problem dame i gospodo ili vi ili oni, nema treće. I zato svi izađite na izbore i glasajte za Živi zid.

nema veze sa Dalmacijom odnosno sa Dubrovnikom i koliko znam ne živi sada trenutno u ovom vremenu.

Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Bit će mi teško govoriti nakon ovako inspirativne rasprave kolege Pernara. Uglavnom ajmo ozbiljno na temu. Dakle, ono što sam govorio i prije, a sada već kada je on spomenuo Robespierrea liči mi na jednog rimskog senatora „Kartagu treba razoriti“ tako i ja. Ovaj zakon ne valja, jednostavno ne valja. Ja sam razgovarao ovih dana, jedna kolegica, mislim kolega Jelkovac da se pozvala na razgovore sa udrugama građana i ja sam ovih dana također imao priliku razgovarati sa udrugama građana, ali i sa građanima pojedinačno. Tu ima doista takvih slučajeva da ne možete vjerovat ni svojim ušima ni očima kada vidite i čujete šta ljudi pričaju, počevši od toga da je jedna starija dama istovremen o i zaštićeni najmoprimac i u ulozi vlasnika u kojem ima zaštićenog najmoprimca stana u kom ima zaštićenog najmoprimca. Dakle to su toliko apsurdne situacije da se ne daju ovako paušalno riješiti. Ono što je karakteristika ovog prijedloga zakona, to je da je on nepripremljen došao ovdje. I nije mi jasno ok stoji presuda STatileo itd. ali mi nije jasno ta presuda je stara u konačnici četiri godine, 2014. je taj postupak vođen i donesena presuda, no nije mi jasno na kraju balade zbog čega sada na vrat, na nos idemo donijet ovaj zakon, bez čak i kako treba obavljane javne rasprave i ostalih dijelova. Drugo, evidentno je da se ovim prijedlogom zakona se država jednostavno izvlači, izlazi iz cijele priče i prebacuje sav teret na leđa pa reći ću slobodno hrvatske sirotinje i jednih i drugih, mislim i na vlasnike stanova i mislim i na zaštićene najmoprimce. Dakle država na to nema pravo, pa to vam piše na kraju krajeva i u ovoj presudi evo, kolega Mrsić i kolega Stazić i kolega Škorić su je citirale, prema tome to vam piše u ovoj presudi. Drugo, zar nije rezonski, ako već idemo smišljeno mijenjat nekakav zakon, da istovremeno drugo ministarstvo prodaje stanove koji su državni portfelj, a ne pokušamo riješiti ovu situaciju sa tim stanovima. Meni je to suprotno svakoj zdravoj logici da se radi na takav način. To je rasipanje državnih resursa i to je neodgovorno ponašanje na kraju krajeva prema državnoj imovini. Treća stvar, jasno mi je za HNS, sve apsolutno sve, ja njih često i kolokvijalno nazivam hrvatska nepotrebna stranka i jasno mi je za njih da oni ne vode računa nimalo o biračkom tijelu već da pogoduju interesima određenim, ali mi nije jasno da HDZ kao pučka stranka može dozvoliti ovako nešto i kada su u pitanju vlasnici kažem i kada su u pitanju zaštićeni najmoprimci. Ovo je potpuno krivi potez, nećemo riješiti ništa sa ovakvim zakonom. Mi smo protiv ovog zakona ne iz nekog principa čvrstog nego zato što taj zakon ne rješava apsolutno ništa.

Na kraju će država opet platit ono što izbjegava platit.

Dakle Hrvatska treba odgovorno postupat prema svojim građanima, to joj je ustavna obaveza, ne trebam, vas na to podsjeća.

Kažete sami, protestirali su i vlasnici stanova, a protestirali su i zaštićeni najmoprimci. Mada ja znam sa druge strane da su vlasnici stanova za. Jučer je išlo otvoreno pismo prema premijeru Andreju Plenkovića gdje se Udruga Proljeća jasno odredila da je za podršku tom zakonu, mada u kuloarima će vam ti ljudi reći da i oni misle da taj zakon ništa ne rješava. Ali eto nekakav je korak, bilo gdje pa makar i u provaliju. Znači, niti zakon ovaj šta rješava, proizvest će nove društvene nepravde, evo sad su se kolege bunile oko socijalnih stanova u Dubrovniku i Zagrebu, a u principu cijela priča će završiti sa 10, 12 000 ljudi na ulici. Pozivam vas sve da budete odgovorni ljudi, na kraju krajeva svi mi sutra trebamo proći ulicom i svi trebamo pogledati, srest ćemo te građane, trebamo ih pogledati u oči. Trebamo objasniti starcima od 75, 80 godina zbog čega smo ih mi, našom odlukom, naši zakonom iselili na ulicu. Trebamo objasniti ovim drugima zbog čega on već dugi niz godina ne mogu raspolagati sa svojom nekretninom. Uostalom, bitno obilježje vlasništva ako se ne varam je posjed. Ti ljudi ni dandanas koji su vlasnici nekretnina nisu u posjedu te nekretnine. I sad je kolegica Topolko kad je govorila u ime HNS-a, u više navrata je rekla pa čak ni ne vraćamo cijele nekretnine, nego vraćamo dio po dio, pa nismo kod nas kredit uzeli, ljudi božji, dajte uozbiljite se. Napravite taj zakon kako bog zapovijeda, da budu u njemu podaci onakvi kakvi trebaju biti, kakvi jesu na terenu i ovaj podatak o 3 500, 3 i nešto, reći će vam i jedni i drugi isto tako da ne odgovara istini.

Imamo dvije replike, poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. Kolega Vidović, gdje je problem? Problem je u tome što se ovaj problem mogao izbjeći a nije se izbjegao. Rekao je vaš kolega da je SDP 2002. htio predložiti rješenje stanara ali da nije uspio, zašto? Pa kao zato jer se i jedni i drugi nisu mogli složiti. Pa nije uloga vlasti da ispuni 100% želje svih, to je nemoguće. SDP je trebao naći kompromisno rješenje jer ja sam upoznao dio tih stanara i oni kažu meni mi ne želimo neki drugi stan, mi baš želimo taj stan. Ja sam njima rekao ljudi, vi niste realni. I vi ste trebali tim stanarima reći, ljudi vi niste realni, to nije realno da uđeš u posjed odnosno u vlasništvo nečega što je od nekog drugog ako taj drugi ti to ne želi dati. I umjesto da ste jednostavno presjekli onaj gordijski čvor, da ste rekli čujte, evo vam neki državni stan, vi ste tu ostavili raspravu za bolja vremena koja nikad neće doći i sad je došlo vrijeme da do 2023. oni svi lete van. Eto, znači tobože niste riješili problem zato jer se niste mogli s njima dogovoriti, a na kraju HDZ će ga riješiti i šta onda? Pojeo vuk magare. I još jedna stvar, rekao vam je kolega jedan iz HDZ-a dobro. On je rekao gospodo iz SDP-a, vi ste pravni slijednik onih koji su ovaj problem većim djelom stvorili i time je vaša odgovornost za rješavanje to problema bila veća. I budući da ga vi niste riješili na taj kompromisni način, sad dolazi HDZ sa giljotinom, eto.

Kolega Pernar, vi ste mlad čovjek, ja vas poštivam. Žalosno mi je da znate puno bolje francusku povijest kao što ste sad izložili nego što znate hrvatsku povijest. Dakle, niste upućeni u ovaj problem. I govorite paušalno. Ovi stanovi nisu samo plod jugoslavenske komunističke vladavine, to su stanovi koji se potežu još od Kraljevine Jugoslavije iz 30-ih godina, pa onda preko NDH-a, pa onda u konačnici, … … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] ali niste rekli meni sad, pa dopustite sad meni da govorim, ja sam vas slušao. Što se tiče SDP-a, SDP je nudio kompromisan prijedlog u vrijeme kad su cijene nekretnina bila daleko niže i kad je to bilo lakše rješivo, ono gdje smo mi pogriješili, a kolege očito ne žele učiti na našim greškama, ja tad nisam hvala bogu obnašao vlast kao što nisam nikad do sad, osim na lokalnoj razini, to je da smo išlo sa premalom odštetom obzirom na cijene nekretnina, premala je odšteta bila i u odnosu na zaštićenog najmoprimca i u odnosu na vlasnika samoga. I zbog tog se nijedna ni druga grupacija nisu željele složiti. Ali ćete se vi složiti sa mnom da je ovaj problem uzrokovala u osnovi država. I kako vi za nas kažete da smo mi nečiji pravni slijednici, ok, ja ne znam baš čiji sam pravni slijednik osim Fabijana Vidovića, sa druge strane, tako i ja vama mogu reći da je RH isto tako pravna slijednica socijalističke RH, pa ono što se događalo u onoj državi, a socijalistička RH je pravna slijednica nekakve Banovine Hrvatske, pa šta se događalo u tim periodima, hvala bogu, nitko nije slijednik NDH, šta se događalo u tim periodima, jasno da mi danas ispaštamo. Ali to je obveza države prema njenim građanima, ne ovako kako je rekla gospođa Topolko, tu su tri strane, građani, vlasnici zaštićeni najmoprimci i država. Državna nije nikakva stranka, država je uzrokovala problem i država treba riješiti taj problem. Slijedeća replika, poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite. Poštovani kolega Vidović, pa zar nije upućivanje ovog zakona u proceduru najveći dokaz neuređenosti, nefunkcionalnosti našeg društva odnosno naših institucija? Jer ja vjerujem da odete u venecijske arhive, znati ćete slijed vlasništva na većem dijelu područja, odnosno teritorija Istre. Da to idete u Beč naći ćete slijed vlasništva za puno kuća o kojima danas govorimo. Ako odete u Carigrad, naći ćete povijest Slavonije za doba Turaka, ono što mi uopće ne znamo da to tamo postoji. Prema tome, zar je moguće da nakon 27 godina države nemamo popis zaštićenih najmoprimaca? Zar je moguće da nakon 27 godina nemamo popis neuseljivih stanova? Jer stanovi pod teretom se sudski smatraju neuseljivi stanovi. Dakle to su kategorije, pravne neke kategorije koje mora postojati evidencija, jednostavno mora postojati. A ove priče, priče ideoloških natruha, tri porodice, među zaštićenim najmoprimcima su '45. izbačeni kao Folksdojčeri iz svojih stanova. E sada, oni su nakon 10-ak godina dobili ove stanove. Znači prvo su iz izbaci komunisti a sada će vrla djeca tih komunista opet iz izbaciti iz ovih stanova jer nisu mogli dobiti društveni stan jer su imali riješeno stambeno pitanje.

Kolega Hrelja ja se slažem s vama, da. I ovo govori u principu ne o vlasnicima stanova, ne o zaštićenim najmoprimcima, ovo govori o učinkovitosti ove vlasti. Oni nisu u stanju pred nas izići sa podacima koliko ima stanova, tko je u tim stanovima, koliko je od toga staračkih domaćinstava, koliko su ljudi neki koji bi mogli dignuti nekakav kredit, koliko je vlasnika izvornih, koliko je vlasnika prekupaca, što jest isto njihovo vlasništvo, da ne bi netko mislio da ja sporim vlasništvo. Dakle ni jedan od tih podataka mi nismo čuli nego baratamo onako paušalno, čas ih je 5 tisuća, 13 tisuća, 3 tisuće, 8, 13 čak. Prema tome kako nekom padne na pamet toliko ih ima očito. Pa mislim, to je u najmanju ruku neodgovorno, raspolaganje državnom imovinom. Druga stvar, ovakav jedan zakon bi trebao praviti i program stambenog zbrinjavanja. Gdje vam je to? To ništa, ne zanima vas to, nije vaš posao? To vam je baš prva liga. Znači ostavite građane, izbacite ih na ulicu i ništa, neka šetaju po ulici, ako pada snijeg, tim bolje, biti će im hladnije, valjda će dobiti gripu pa ćemo ih se riješiti. Nevjerojatno mislim, takva bešćutnost kakvu vi pokazujete e to majčin sine ja još nisam vidio nigdje. Zahvaljujem poštovanom kolegi Franku Vidoviću na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu. Poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, državni tajniče sa suradnikom. Ovdje je danas više puta spomenuto, su razne presude Europskog suda za ljudska prava. Ali htio bih da upoznate i drugu stranu medalje koja se tiče i mogućih budućih službi pa je moguće ustavnosti, ocjene ustavnosti vašega zakona. Naime, ja držim u ruci presudu Ustavnoga suda RH od 29. kolovoza 2014. godine u predmetu koji se vodio povodom presude Općinskog i Županijskog suda u Šibeniku. Tužiteljicu je podnijela jedna vlasnica stana u kojem živi zaštićeni najmoprimac i tražila je iseljenje. Između ostaloga, tražila je iseljenje zato jer zaštićena najmoprimka nije platila stanarinu 14 godina. Stanarina iznosi 150 kuna i ona 14 godina nije platila tu stanarinu. I vlasnica stana je tražila da se ona iseli. Općinski sud u Šibeniku presudio je da zaštićenu najmoprimku treba deložirati. Ona se žalila Županijskom sudu sa tvrdnjom da nije znala na koji račun treba uplaćivati tu stanarinu, da se vlasnica nikada nije interesirala za stan i između ostaloga se žalila da je bolesna osoba koja ima mirovinu 600 kuna. Županijski sud u Šibeniku potvrdio je presudu Općinskoga suda da zaštićena najmoprimka mora biti deložirana.

Ustavni sud je ovoga datuma kojega sam vam naveo donio pravorijek u kojemu između ostaloga piše gubitak doma najekstremniji je oblik miješanja u pravo na poštivanje doma ali unatoč tome to pitanje ne nameće se automatski u svakom sporu vezanom za prisilno useljenje već je stranka dužna pozvati se na njega. Ukoliko se tijekom postupka pred sudom istakne prigovor miješanja u njezino pravo na poštovanje doma mjerom prisilnog iseljenja mora se osigurati da neovisni sud ocijeni razmjerno i razmjernost takve predložene mjere bez obzira na postojanje pravne osnove. Ustavni sud ukida obadvije presude i vraća ih na Općinski sud. Dakle ta priča da se ovdje radi samo o pravu vlasništva, da se radi samo o jednoj točki Ustava a da sve druge točke Ustava možete zanemariti to jednostavno nije točno. Vi imate kontra presude a imati ćete ih još kad ovi isti zaštićeni najmoprimci budu išli isto tako na Europski sud za ljudska prava. Vi ne nudite rješenje. Gledate stvari jednostrano. Vaši zastupnici koliko sam imao prilike ovdje čuti, samo su čitali ono što su dobili od udruga vlasnika stanova. Oni su to pročitali, znači oni su jasno zauzeli stav na čijoj su strani, a u ovom slučaju nije baš jednostavno zauzeti stranu. Također bih vam htio napomenuti, još jednom, da su svi zaštićeni najmoprimci plaćali stambeni doprinos u bivšoj državi, a da se od 1991. g. društveni stanovi otkupljuju i da još uvijek stižu rate u državni proračun od ljudi koji otkupljuju te stanove. Radi se u iznosu od 3 milijuna eura mjesečno. U pitanju je 3000 obitelji. Vi ste napisali u vašem obrazloženju, da svaka obitelj prosječno posjeduje 62 metra kvadratnih.

Ako bi išli graditi 3000 … [[Govornik se ne razumije.]] stanova, po 60 kvadrata, potpuno novih, po ovoj cijeni koja je trenutna važeća na hrvatskom tržištu, izgradnja 3000 poslovnih stanova koštala bi vas najviše milijardu i pol kuna, najviše. Taj iznos od 300 milijuna kuna, vi pokrivat se novcem koji dobivate od prodaje društvenih stanova. A taj novac je namjenski, znači taj novac ne može vaše ministarstvo potrošiti tako kako ono želi, nego ću vam točno pročitati čl. 24.

Znači vi novce imate. Vi nikakve posebne novce ne morate u proračunu tražiti, jer najmanje se morte među zaduživati. Pučkim rječnikom rečeno, nudite im kikiriki, nudite im ništa. Ako ste se zaista iskreno primili toga problema, riješite za vrijeme vašeg mandata. Vaš mandat istječe 11.9.2020. Izvolite riješiti taj problem do toga datuma. Nemojte te probleme prebacivati na drugu vladu. Jer vi u konačnici, znate šta se može dogoditi, sutra vi nećete biti na vlasti, neka nova vlada će promijeniti vaš zakon. Promijeniti će ga, jer još uvijek imati vremena da ga promjene, jer će još uvijek trajati prelazni rok. Vi ustvari i vlasnike za koje se navodno zalažete, stavljate u neizvjesnost. I moguće je da ovaj zakon, koji vi sutra izglasate ili ne znam kada ustvari nikada nećete zaživjeti u praksi i vi to vrlo dobro znate.

Tako biste stekli tu vjerodostojnost koja su vam puna usta koja sastavili između ostaloga za naslov vašeg predizbornog programa, u kojemu ste čak obećali da neće biti deložacije. Ako gospodine Uhlir, vi i vaša vladajuća većina, budete bacali ljude na cestu, mi iz Živog zida ćemo ih braniti, ja vam to čvrstom obećavam. I svim pravnim sredstvima i našim tijelima i imati ćete priliku gledati rezultate svojih dijela . i ja vas pozivam na razumnost, nemojte to dopustiti. Ovdje se netko šali, ironično, da će Živi zid imati posla, ali mi ćemo ga sigurno dobro obaviti. Pozivam vas još jednom, da pronađete rješenje za zaštićene najmoprimce, na način, da oni budu zbrinuti, na koliko toliko civilizirani i humani način. To bi bilo pravedno iz tog razloga, pozivam vas još jednom, još uvijek nije prekasno, povucite ovaj zakon, stavite moratorij na njega, održite pregovore sa različitih stranama, sa zainteresiranim stranama, sa neovisnim stručnjacima, sa pravnicima i vratite ovaj zakon u sabor, bez da on mora izazivati prosvjede prvi dan kad se uopće o njemu raspravlja. Imamo nekoliko replika, kolega Pernar, jeste se vi javili za repliku? Jeste, onda ok. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani kolega Bunjac, citirajući ovu presudu, Ustavnog suda, nekako ste me podsjetili na jučerašnju, jučer je objavljena jedna presuda u dnevnom tisku, gdje kaže, da bez obzira kako je stečena mirovina, čak i na temelju lažnih liječničkih nalaza da se ne može ograničiti stečeno pravo primanja mirovine. Znači, ne može rok za reviziju trajati bezgranično, to se mora ograničiti itd. Ovdje imamo s druge strane jedno drugo stečajno pravo, a to je stečeno pravo na dom ili pravo stanovanja. Kako, šta mislite, kako će Ustavni sud suditi, kad zaštićeni najmoprimci, daju prigovor da im je njihovo stečeno pravo, pravo na dom i pravo stanovanja ugroženo ili limitirano protiv njihove volje. Ja se naravno sa ovom odlukom jučerašnjeg Ustavnog suda ne slažem, poštujem ona 2 ustavna suca koja su se izuzela iz mišljenja, jer mislim da ako se nešto dobije, dobije na temelju lažnih isprava, kada se šteta radi svim građanima Republike Hrvatske jer se umanjuju njihovi prihodi da to ne može nikada se smatrati stečenim pravom jer je na neki način stečeno kriminalnim radnjama. Ali ovo je sasvim druga priča, ovdje su građani dovedeni u ovu poziciju i jedino što imaju taj dom i imaju stečeno pravo stanovanja u tom domu. Vaša usporedba je vrlo dobra. Znači u ovoj državi se dozvoljava, da netko se lažno predstavlja kao invalid i da nakon određenog proteka vremena se više njega ne može kazniti s obzirom da mu to nije na vrijeme sudski dokazano. A ljudi koji žive od 1935. godine u jednom stanu za njih nema zastare pa taman da žive do sudnjega dana. Vidimo da postoji zastara za odrezanu nogu u Riječkoj bolnici, gdje se čovjeku uništi život i ne može ga se, dakle više nikakav zakon, nikakve Europske unije, sudovi za ljudska prava ne mogu presuditi u njegovu korist. Vidimo isto tako da postoje zastare u nekim drugim kriminalnim djelima, da neki ljudi ne znam protiv njih nikad nije podignuta optužnica, ponovo idemo u zastaru. A u ovom slučaju, dakle nema nikakve zastare iako ljudi mnogi nisu ni krivi, ni dužni zbog toga što su se zatekli u jednoj situaciji u kojoj jednostavno nisu mogli utjecati na rješenje. Ljudi dakle jednostavno žive svoj život, prihvaćaju situaciju takva kakva je i onda samo u jednom trenutku se pojavi neka vlast i onda im sve što su u životu živjeli i eventualno u što su vjerovali prebriše kao da nikad nije bilo, krpom i kaže evo danas se snalazite kako znate i umijete.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Bunjcu. Izvolite. Uvaženi kolega Bunjac, vladino rješenje ima jednu kako bih to rekao slabu točku. Kaže kolega Hrelja da jednu. Ima ih više, ali jedna od njih je ta da vi sad sugerirate da će zaštićeni najmoprimci plaćati punu cijenu najamnine. Pa evo ja vas pitam ako u nekom stanu od 50 kvadrata u Zagrebu živi umirovljenica sa recimo 1800 kuna mirovine, od čega će ona plaćati ekonomsku cijenu najamnine i režije i hranu itd. Ono čime će ovaj zakon rezultirati jest ništa drugo nego jedna socijalna katastrofa. Redovi pred pučkom kuhinjom će biti još veći, a moglo bi se dogoditi da budu popunjena mjesta u prihvatilištu ako ovo prođe. I Živi zid neće pružati otpor tim deložacijama stanara zato jer smo protiv vlasnika, nego zato jer država ne želi obeštetiti stanare, a trebala je. Nisu vlasnici krivi za ovaj problem niti stanari. Kriva je država i to svi mi ovdje znamo.

Kasnije u raspravi ja ću objasniti gdje je rješenje Živog zida, odakle novac za stambeno zbrinjavanje stanara i na kraju krajeva, odnosno za obeštećenje vlasnika ukoliko nisu izvorni vlasnici. Zastupniče Pernar, znači vladajuća većina, jedan dobar dio njihovih zastupnika ne može shvatiti da je sve što je više od 100 kuna našim građanima problem danas. Znači svaki račun koji je veći od 100 kuna za njih predstavlja teret. Oni ne mogu podnijeti više 20 kuna da nešto moraju platiti, a kamoli povećane stanarine ili pazite što kaže zastupnik Klarić danas. Molim vas, poslušajte to. Uzmite si kredite i kupite si stanove. To je točno na razini jednoga odvjetnika koji je nedavno govorio plaćajte račune, pa neće biti ovrha. Mislim to je filozofija ne znam drvosječe. Razumijete? Ne znam kako bih se drukčije izrazio. Ispričavam se, da. I kako se zove, ja bih htio gospodinu Uhliru koji je član HNS-a još jednom pokazati pečat i potpis njegove stranke gdje piše da oni neće iseljavati zaštićene najmoprimce. Evo pogledajte, to je vaša stranka potpisala. Zašto od toga odustajete sada? Kako možete danas govoriti jedno, a sutra drugo. Kakva je to politika da prije 11.6. govorite da ćete se protiviti deložacijama, a onda nakon toga donosite zakon kojim ćete uvodit deložacije, da pišete u izbornom programu uvest ćemo Agrarnu banku, a gdje vam je ta Agrarna banka. Da ulazite u Sabor sa SDP-om, a sada ljubite noge HDZ-u.

replika poštovana kolegica Marija Alfirev, izvolite. Poštovani kolega Bunjac, znači da ovakva dugotrajna rasprava cijeli dan zapravo po ovoj točki dnevnog reda je zapravo posljedica toga da je posljedica ovog prijedloga zakona koji je tu pred nama jer je on u potpunosti nedorečen. On definitivno ne vodi računa o ovim dvjema stranama, on je napisan tako, predložen je tako da uopće ne vodi računa o svima onima kojima ste vi maloprije govorili.

Izvolite. Uvažena zastupnice. Doista nije stvar u tome što će neka stranka dobiti, koliki će biti njezin rejting, što će s njom biti kroz neko dogledno vrijeme nego je stvar u tome da mi kao zastupnici naroda radimo u interesu toga naroda.

Da smo ih dobili nazad, možda bi mogli uživati u renti i možda ne bi morali niti raditi.

Morali smo se povampiriti i oni koji su trenutno u tim stanovima, tim poslovnim prostorima morali smo doći ne znam sa psima da ih tjeramo van i da ih zovemo zločincima komunističkim podobnicima i ne znam kakve sve uvrede nismo ovdje danas čuli. Ne, nitko u ovome ne trebao gledati svoj privatni interes, nitko u ovome ne bi trebao gledati svoj stranački interes nego bi svako trebao gledati opći interes. Ako je deset tisuća, pazite deset tisuća, hrvatskih građana u situaciji da noćas neće spavati zbog ovog zakona koji je predložilo ministarstvo onda mi definitivno nismo na dobrom putu i pozivam još jednom u ove sitne sate da sutra ne podržimo ovaj zakon u prvom čitanju.

Poštovani kolega Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepa. Kolegice i kolege, gospodine potpredsjedniče. Prvo šta moram primijetiti je da se hvalimo sa otvorenošću Sabora s time da je Hrvatski sabor dostupan građanima RH, a onda kada to imamo mogućnost dokazati na djelu i u praksi pustimo samo po dvoje ljudi iz jedne i druge udruge da nas ovdje prate tijekom rasprave. Dvoje ljudi, a ovdje smo danas vidjeli preko stotinu ljudi koji su primjerice došli iz Splita. Toliko o tome kako je Sabor otvoren i kako su građanima dostupni i njihovi zastupnici i rasprava o temama koje su njima jako važne. Druga stvar koju ovdje želim reći je da živimo u državi gdje se postavlja pitanje da li i kako obešteti one koje po svakoj pravdi moramo obeštetiti, da li su to u ovom slučaju vlasnici ili najmoprimci, ne bi stavljao neki prioritet, ali je činjenica da će se neko na kraju morat obeštetiti, a mi postavljamo pitanje da li to napraviti i na koji način to napraviti. I toliko je to sve komplicirano i jednostavno najmoprimci ne vide tu korist jer inače ne bi protestirali protiv toga. Kada bi to bilo ovako kako kaže gospodin Uhlir, pa zar bi iko rekao ja to ne želim, kada bi svi bili namireni i kada bi mogli mirno spavati kao što je rekao kolega Bunjac noćas ili narednih pet godina koje im je on namijenio da su im zadnje koje će biti u tim stanovima. Zar to niko ne vidi osim gospodina Uhlira i kolega koji predlažu taj zakon ili to nije istina? Znači izaberite šta je od toga dvoje točno ili gospodin Uhlir ne govori istinu i ljudi ne moraju biti mirni i neće biti mirni ili to niko živ ne samo u ovoj sabornici nego od tisuća ljudi koji prate ove, desetke tisuća ljudi koji prate ovo to niko ne vidi. Ja bih ipak više vjerovao ljudima koji to prate i koji su zaineresirani. Ali živimo u zemlji gdje najnormalnije kolege iz HDZ-a da 3,5 milijarde kuna potrošimo da zamijenimo stare avione starim avionima. To nikog nije briga i nikom nije čudno i niko ne propitkuje ministra obrane zašto smo za 3,5 milijarde kuna stare avione zamijenili starim avionima. Da li je to, možda evo kolega Borić nešto suflira. Da li je to nekome čudno? Zašto, zašto

Imate pločicu, dignite pločicu i recite, pa nećete, pa ne morate ali nemojte onda ni dobacivati. Najlakše je iz busije kada vas nitko ne vidi zaskočiti u mraku, to je najlakše ali kada treba izaći na scenu, nešto reći e onda se gleda u pod gospodine Babiću i smješka se. Tako nastavite i dalje. Znači nikome ovdje nije jasno, pardon, možda ljudima iz HDZ-a je jasno zašto za 3,5 milijarde kuna zamjenjujemo stare avione starim avionima i to si Hrvatska može priuštiti ali naći neki novac za obeštetiti naše najmoprimce i vlasnike stanova e to je problem. 12 aviona više vrijedi nego 10 tisuća ljudi, to je vaša poruka danas nakon ove rasprave. 12 F-16 iz '80 i neke, kao da neku pjesmu slušam vam više vrijedi nego 10 tisuća ljudi od kojih su se neki 100-njak i nešto danas ovdje smrzavali pred Hrvatskim saborom. I onda je normalno da vam nitko ne vjeruje i onda je normalno da ne možete dobiti podršku za ovo. Pa čak i rasprave saborske većine su danas rezervirane. Nisam čuo da tu netko hvali ovaj prijedlog zakona, ovo rješenje. I onda se također postavlja pitanje zbog čega inzistirate da ovo rješenje ide i dalje. Zbog čega nije moguće naći ono što je minimum minimuma da se obeštete vlasnici ili zaštićeni najmoprimci. Naravno ja bih ponudio rješenje da se vlasnicima ponudi obeštećenje u iznosu tržišnom. Ukoliko oni to ne prihvate onda su na redu zaštićeni najmoprimci po cijeni tržišnoj umanjenoj za ono što su mogli kupiti stan kao i svi ostali građani RH '90.-tih godina. Jer nisu krivi, to smo danas čuli već 10-ak puta, nisu ljudi krivi što su se našli u toj situaciji. Skandalozno je da Lovro Kuščević karakterizira ljude na ovaj način na koji je to karakterizirao. I umjesto da se ogradite od takvih izjava vi još relativizirate stvari ili kao ministar, pardon državni tajnik Uhlir govorite da ste riješili problem. Niste riješili ništa i vjerojatno nećete riješiti ništa. I pozivam ovdje sve koji nas danas prate da kažu jasno ne ovom zakonu, očito je potrebna dodatna rasprava i očito je potrebno neko novo rješenje koje će biti totalno drugačije od ovoga što smo danas čuli. Također, nevjerojatno je da kolega iz Vlade danas ovdje govori a u zavisnoj je poziciji, odnosno nije nezainteresiran što se tiče osobnog dijela jer očito je i danas i sam to priznao za govornicom da je u obiteljskoj nekoj priči i on jedan od vlasnika ili suvlasnika takve nekretnine. To također daje još jednu dozu neuvjerljivosti predlagaču koji kao da je evo našao rješenje koje će proći i pomoći krugu ljudi koji su povezani sa njima. To također nije dobro, bilo bi dobro da je Štromar došao danas ovdje braniti zakon. Puno bi uvjerljiviji bili ukoliko ne bi bio predlagač u poziciji u kojoj se danas našao gospodin Uhlir. I onda se pitamo kolegice i kolege zašto ljudi nemaju povjerenja u državu, u institucije države, u naše pravosuđe, zašto odlaze iz Hrvatske, zašto nisu zadovoljni sa Vladom, '70% naših sugrađana nije zadovoljno sa Vladom. Pa kako će biti ako ljudi imaju osjećaj da se o njima ne vodi računa? Da mi ovdje u Saboru evo odbrojavamo sekunde ne bi li što prije došla rasprava o Poslovniku, gospodin Reiner je na iglama, u niskom startu čeka raspravu pa da idemo doma [[Upadica: Još je jedan zakon poslije.]] Ma da je još tri zakona, nevažno, to je situacija koja je ovdje i svi se nekako evo kao da se odrađuju stvari, kao da nas ljudi ne gledaju kojima je to život, kao da je to život, vas možda to nije briga ali te ljude koji nas gledaju, njima je to život i njima nije svejedno. Fascinantna je lakoća nezainteresiranošću i vladajućih zastupnika vezano uz ovaj problem koji nekima znači puno više nego šta biste vi uopće mogli zamisliti jer vjerojatno niste opterećeni sa takvim problemima s kakvim su oni opterećeni. I zato ja apeliram na vas ako se sutra to i usvoji da što kasnije dođe, ovakav nikada, ali da kada dođe onda dođe rješenje koje smo u stanju prihvatiti a minimum je obeštećenje tržišno, rekao sam, prvo vlasnika a nakon toga ukoliko vlasnici to odbiju onda po tržišnoj cijeni zaštićenih najmoprimaca koji bi si sa tim novcem mogli osigurati dostojanstven smještaj i dom. Zahvaljujem kolegi Marasu. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. Kolega Maras, slušao sam vaše izlaganje i mogu se složiti sa svime što ste rekli sa malom napomenom da rješenje koje ste predložili je SDP mogao provesti u mandatu dok ste bili na vlasti kad ste bili ministar da je bilo političke volje. I onda je HNS mogao, naravno isto, ali nije. Međutim, činjenica jest da SDP taj problem nije riješio. Da rješenja koja sada predlažete onda niste predlagali i da smo se zbog toga danas našli u ovoj situaciji. Vi ćete reći možda: da kolega Pernar, nije bilo novaca. Ali evo, ja pitam vas za vojnu misiju u Afganistanu. Ta misija je trajala i u doba SDP-ovog mandata. SDP je zapravo pokrenuo tu vojnu misiju, još Vlada Ivice Račana. Da ste htjeli tada riješiti, mogli ste reći ovako: umjesto ratovanja u Afganistanu, umjesto pitanju u Hindukušu, ajmo riješiti pitanje stanara u Zagrebu, recimo. Međutim, vama je sve. Kad ja čujem kod Plenkovića, kaže Plenković da će njemu biti prioritet rješavanje Donjecka i Luganska, ja se uhvatim za glavu. Ono što ste vi radili tada, a i što ova Vlada sada radi, bavi se time kako će riješiti svjetske probleme, a ove koji su pred nosim, Vlada ih ne vidi. Bave se time kako će stambeno zbrinuti izbjeglice, a ne razmišljaju kako će stambeno zbrinuti domaće beskućnike. Ili na kraju krajeva, stanare koji će postati beskućnici.

Kolega Pernar, na prvu površno. Kada vas netko sluša, čovjek bi rekao, pa gle, ovdje ima neke logike. Ali, onda kada se malo zamisli i kada malo zagrebe, vidi da niste u pravu. Zašto niste u pravu? Zbog toga što ovakvo rješenje nikada ne bi došlo niti je došlo za vrijeme vlade u kojoj sam ja sjedio. Ovako bešćutno rješenje koje tjera ljude na cestu nikada iz Vlade u kojoj sam ja sjedio ne bi došlo i nije došlo. Gospodine Pernar, kada bi ja mogao ispraviti sve nepravde koje je HDZ napravio, pa di bi mi bio kraj?

Iz busije, Šuker. Samo za tebe treba malo veća busija. Ne ova mala, velika ti busija treba. Tako da, ja vas molim, dignite pločicu i replicirajte. Nemojte se skrivati. Tako da, kao što sam rekao, kolega

Ali, to nije moguće. Ne mogu ja sve napraviti u nekoliko godina koliko je HDZ za vrijeme komunizma, a i nakon toga krivo napravio. Ja vas molim, kolega Maras nemojte u svojim raspravama. Kolega Šuker, dozvolite da završim ja. Kolega Maras, ja bih vas molio da ne omalovažavate u svojim replika i u svojim raspravama bilo koga od saborskih zastupnika i da ne iznosite nekakve insinuacije prema bilo kome od kolegica ili kolega. Imamo povredu poslovnika. Poštovani kolega Šuker, izvolite. Hvala lijepo. Ja vas molim i vas i kolegu Borića da više ne upadate u riječ kolegi Marasu. Nemojte ga ometati jer će izgubiti nit i onda neće biti dobro. Nastavljamo sa replikama. Izvolite.

To je dobra marketinška kovanica. Ali, ako analizirate ovaj Zakon vidjet ćete da imate 5 godina pritiska na zaštićene najmoprimce kroz povećanje najamnine, a zatim slijedi humano preseljenje. Ponuda za humano preseljenje, ne na ulicu i to opet po principu staro za staro. Iz starog stana u stari u stan pa čak sa ponudom da ga kupiš, a imaš 70 godina, a poslije 65 možeš dobit pozajmicu u visini jedne mirovine. Dakle, jel to logika ovog Zakona? Ali, to je tako. Ti ljudi su svi 60-70 i više godina. Jel u redu tako postupati s njima? Jel je u redu igrati se tako sa ljudskim sudbinama? 2004. sam se sreo prvi put sa ovim problemom. Problem eskalira sa goreg na gore. 2004. je bilo puno više vlasnika koji su imali puno više senzibiliteta prema zaštićenim najmoprimcima. Danas je puno manje vlasnika, naravno i zaštićenih najmoprimaca koji nemaju toliko senzibiliteta da zaštićeni najmoprimci imaju pravo na dom. Zahvaljujem kolega Hrelja. Hvala lijepa. Istaknuli ste upravo jednu dimenziju koju nije se danas puno isticala, a koja posebno daje na značaju da tu fali empatije i solidarnosti od strane predlagače, ali nažalost i od dosta kolega zastupnika, kojima je ovdje možda zabavno i smiju se a nisu svjesni da ljudima nije do smijeha. Rekli ste da su to ljudi koji su u poznijoj životnoj dobi, vrlo vjerojatno, većina njih i koji jednostavno žive u tom nekretninama, desecima godina. Znači neki čak i 70 g. I postavljati se prema njima na ovaj način, sa rokom trajanja, bez ikakve alternative, ne da nije solidarno, nego nije humano.

Neki imaju interes da to guraju, jer ako su imali interes mijenjati brave braniteljima, onda zašto, ne uskratiti mogućnost starim ljudima, to im je čak i manji probleme, nego šta im je bio ovaj koji sam maloprije rekao. Ja samo molim i apeliram na savjest svih zastupnika u Hrvatskom saboru, da to ne rješavaju na taj način. Nigdje ne moramo žuriti dok se ne nađe normalno i pravično rješenje, nigdje ne moramo žuriti.

Dužan sam vam samo jednu informaciju na ove vaše navode, da nije građanima dozvoljen nazočnost sjednicama, provjerili smo u službi za građane. Svi koji su podnijeli zahtjev da budu nazočni danas na ovoj plenarnoj sjednici su i tu kao što vidite. Samo je jednoj osobi, koja je jučer podnijela zahtjev, a nije to podnijela u skladu sa Poslovnikom odbijem prijem, odnosno odbijen ulazak u Hrvatski sabor, tako da znate, vama za informaciju, da su tu svi oni koji su podnijeli u skladu sa poslovnikom. … [[Upadica se ne čuje.]] Da. Hvala vam lijepo. Nastavljamo dalje, rasprava, poštovani kolega Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.

Postoji samo to, što ih je država svojim propisima dovela u situaciju da imaju nekakav međusobni odnos. Od kada je to krenulo? Citirati ću iz presude Europskog suda za ljudska prava iz 2014. dakle, pravo na stan kojem nositelju tog prava omogućavalo trajno i neograničeno korištenje stana za stambene potrebe uvedeno je u pravni sustav bivše Jugoslavije 1953. g. To je koliko me sjećanje ne vara 65 g. Zakon o stambenim odnosima iz 1959. g. bio je prvi zakonski akt kojim je uveden pravni koncern stanarskog prava, to je 59 g. Do stupanje na snagu Zakona o stambenim odnosima iz 1974. g. stanarska prava sus e mogla dodjeljivati na stanovima u društvenom i u privatnom vlasništvu. Zakon o stambenim odnosima iz 1994. g. više se nisu dodjeljivati stanarska prava na stanovima u privatnom vlasništvu, a stanarska prava koja su postojala od ranije, na takvim stanovima i dalje su opstala. Dakle, prije 44 g. još je ona država primijetila da ipak tu nešto nije u redu i stanove u privatnom vlasništvu je drugačije tretirala od stanova u društvenom vlasništvu, u smislu dodjele stanarskih prava. Ta država je od '74. do 1990. trajala još 16 g. i problem nije rješavan, 16 g. prije 44 g. Pravni odnos između davatelja stanova, dakle, državnih tijela koja su nominalno kontrolirala i dodjeljivala društvene stanove ili vlasnici privatnih stanova, te nositelj stanarskog prava bio je reguliran Zakonom o stambenim odnosima iz '59., '62., '74. i '85. g. I to je bilo Zakon iz '85. to je 33 g. Zakonom o prodaji stanova, na kojima postoji stanarsko pravo iz 1991.g. omogućio je nositeljima stanarskog prava i uz njihovu dozvolu, članovima njihovog domaćinstva kupnju stanova na kojima su imali stanarsko pravo pod povoljnijim uvjetima. E tu sad već dolazimo do ove nove države, demokratske, koji je one koji su dobili stan u prošlom sistemu, koji su bili povlašteniji od onih koji nisu dobili stan u prošlom sistemu im je omogućila RH demokratska država da tu svoju privilegiju iskoriste tako da kupe taj stan. Nekima je to omogućila, po povoljnoj cijeni, nekima to nije omogućila, nekima to nije omogućila. Prema tome od 1991.g. više ne možemo govoriti o atavizmu socijalističkog itd. naslijeđa, nego možemo govoriti o tome da je demografska, da je RH, omogućila dijelu građana pretvaranje zajedničkog vlasništva u privatno vlasništvo po povoljnoj cijeni. I to jednoj skupini ljudi koja je to pravo ostvarila i drugoj skupini ljudi kojoj je ta i prošla država dala to isto pravo ali ne ovdje nego malo dalje pod istim uvjetima kojima to nije omogućila. Da je RH '91. godine mislila da to nije u redu ne bi to donijela, a da je pak mislila da ovi drugi o kojima danas pričamo to pravo ne zaslužuju, ne bi ga trebali imati onda ne bi u Zakonu od 1996. njih opet stavila u posebnu kategoriju koja se zove zaštićeni najmoprimci koji evo 22 godine od Zakona o najmu stanova iz '96. i 27 godina o Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo postoje kao jedna kategorija nekoga tko koristi nečije tuđe vlasništvo dok su vlasnici stanova oni koji ne mogu ostvariti svoja vlasnička prava. I onda kada Europski sud za ljudska prava kaže 2014. godine malo ste vi pretjerali u tom reguliranju i dosudi 8 tisuća i nešto eura naknade podnositelju zahtjeva onda sada mi idemo u rješavanje tog problema na način koji se može ocijeniti moralno i na svaki drugi način upitnim. Dakle postoji samo jedan način koji će biti neupitan i do kojega ćemo na kraju morati doći bilo našim zakonskim rješenjem bilo presudama Suda za ljudska prava koji će podnijeti oni koji budu oštećeni, čije pravo bude oštećeno ovim zakonskim rješenjem a to je da ćemo vlasnike morati obeštetiti a zaštićenim najmoprimcima omogućiti da se nađu u istom položaju kao i oni koji su zakonom RH iz 1991. godine a danas sam spominjao neka imena koja su također u tom, taj zakon iskoristili pa ih neću sada ponovno spominjati dakle da se njima ta prava omoguće. Ni jedno drugo rješenje neće biti po mome mišljenju konačno ni provedivo osim ovoga o kojem smo već govorili a koje vjerojatno u ovom trenutku i najskuplje. E sada, da mi ne bi, da ne bi dobio repliku u smislu šta ste vi napravili, u toj presudi se spominje i dva, odnosno tri prijedloga zakona, dva iz 2002. i 2003. i to Izmjene zakona o najmu stanova prvo čitanje i Konačni prijedlog iz 2003. koji je došao u drugo čitanje ali zbog raspuštanja Sabora 2003. nije nikad, nije donesen, to je jedan. I drugi je prijedlog koji nije čak ni upućen u Vladu nego ga je Ministarstvo pravosuđa napravilo 2013., to je Izmjena zakona o najmu stanova. U tom smislu država mora imati i Hrvatski sabor i zastupnici građana pa i ovih građana koji su zaštićeni najmoprimci ili ovi koji su vlasnici stanova, mi smo došli u situaciju da se opredjeljujemo hoćemo li više rješenjem ići u susret zaštićenim najmoprimcima koji to nisu bili svojom voljom ili vlasnicima kojima su oduzeti stanovi također ne njihovom voljom. Postoji li pravedno rješenje? Vjerojatno postoji ali je ono jako skupo jer da nije skupo onda ne bi trajalo 27 ili 28 godina. Klub SDP-a je predložio da se ova rasprava tretira kao prethodna rasprava o prijedlogu zakona. To svakako daje vremena onda predlagatelju da malo bolje prouči to rješenje te ćemo predložiti Hrvatskom saboru da se pozitivno izjasni o tom zaključku.

Imamo preplika. Poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Bauk, govorili ste o odnosu vlasnika i zaštićenih najmoprimaca, ja ih volim zvati posjednici. Evo osobno se sjećam iskustava, druga polovica 2014. godine taman pred predsjedničke izbore, deložacija Gordane Vojković iz njezine jedine nekretnine. Sjećam se tada SDP-ove politike i prema vlasnicima i prema posjednicima. Nešto prije toga dogodio se još jedan jako veći apsurd kada je vlasnik, pazite deložiran iz svojega. Radi se konkretno o opernom pjevaču Nevenu Palečeku Papagenu koji je, čija obitelj je bila plemićka obitelj, imali su jednu cijelu zgradu na Šalati, Jugoslavija im je to uzela. Oni su poslije uspjeli ući u posjed, znači ušli su zapravo u svoje vlasništvo, doduše neknjižno i policija je njih izbacila iz njihovog vlasništva. I to je samo jedan mali rez, presjek apsurda koje sam ja osobno proživio sa tim ljudima i sa posjednicima i sa vlasnicima, oboje su bili deložirani i za vrijeme vaše vlasti.

Dakle spomenuli ste neka imena koja sam ja tu na brzinu koliko sam imao vremena proguglao i vidio sam već kontradiktorne informacije o jednoj osobi koju ste spomenuli pa ne bih htio ulaziti u to. Ako se dogodilo to što ste rekli, ono se dogodilo na temelju pravomoćne sudske presude, a niti jedna vlast pa tako ni SDP-ova nažalost ili na sreću kako god hoćete nema se pravo miješati u pravomoćne sudske presude, ima pravo donositi zakone koji će te presude učiniti drugačijima pa i pravednijima. A mnoge zakone koje smo mi donijeli učinili su naš pravni sustav boljim i pravednijim. Kolega Lalovac je spomenuo švicarski franak, nakon toga je i bivši član vašeg kluba kolega Škibola dao ovaj prijedlog za ove RBA zadruge i mnogi drugi zakoni koje smo mi donosili učinili su taj sustav nešto pravednijim i nešto boljim nego što je bio prije nego što su ti zakoni doneseni. A ne moram ići dalje i dosta puta sam se i sam zatekao u situaciji da sam bio ogorčen presudama nekih sudova, bez obzira radilo se o običnim građanima ili se radilo o predmetima u kojima je institucija u kojoj sam bio na čelu bila jedna od stranka koja je izgubila sudski spor. I zamislite kako bi sada bilo kada sud ukine rješenje koje je potpisao ili neki od mojih prethodnika ili mojih službenika da ja javno idem kritizirati odluku suda. Mislim da bi me premijer bio smijenio u roku odmah ili bi pak morao podnijeti ostavku na temelju pritiska javnosti. Prema tome, vrlo je osjetljivo to što govorite i nisam siguran da u svakom trenutku je ono vaša akcija i intervencija opravdana.

Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Bauk, pa vi ste bolje izložili analogiju i problematiku ovih svih slučajeva odnosno ovog zakona nego što je to napravilo ministarstvo. E sada ili je to vama pohvala ili je njima praktički ukor. Ali izložili ste činjenično stanje, slijed i pravnih događanja i zakona i svega ostaloga što se događalo kroz svih ovih zadnjih otprilike 60, 70 godina. Dakle slažem se sa vama, mi smo sada u situaciji da biramo između toga da li ćemo obeštetiti jedne ili ćemo obeštetiti druge, a najrađe ne bi obeštetili nikoga nego bi se lagano izvukli iz toga jer to jeste ovaj prijedlog zakona. … bi se izvukli nije naš posao, a vi usmjerite se jedni na druge i idite u sudske procese pa se rješavajte kako znate i umijete. A u goroj varijanti čak i stajemo na stranu samo jednih, to je potpuno pogrešno. Dakle svi ti ljudi su hrvatski građani i ja ne pravim nikakvu razliku između vlasnika tih stanova kojima je napravljena svojedobno nepravda i to velika nepravda, ali isto tako ovi ljudi koji su zaštićeni najmoprimci nisu uzrokovali tu nepravdu. Tu nepravdu je uzrokovala država, bilo koja državna vlast pa smo onda to nastavili i u demokratskoj Hrvatskoj i posljedica svega toga je da bar sada iziđemo iz toga kao ljudi, a izić kao ljudi znači ovo što je govorio prije kolega Maras, tržišno obeštećenima bilo jednima, bilo drugima u skladu, tu se ja i on malo razlikujemo u skladu ipak sa prvom sa željom vlasnika, vlasništvo se mora poštivat u toj priči. Zahvaljujem kolegi Franku Vidoviću. Odgovor kolega BAuk. Izvolite. Ja sam želio ukazati na dvije stvari, prvo da je bivša država još '74. utvrdila da tu nešto ne štima jer od '74. se više nije moglo dobivati stanarsko pravo nad stanovima u privatnom vlasništvu, da je ta država trajala 16 godina i problem nije rješavala, da je nakon toga došla druga država koja je to što je zatekla u najvećoj mjeri sankcionirala. A simbolično je da je prvi predsjednik te nove države otkupio stan po tom zakonu i nema dalje. Dakle kada je neko pitao, mislim da je to državni tajnik pitao gdje je granica, nema granice. Dakle do samog vrha smo to na neki način simbolizirali i sankcionirali to stanje. I sada ispada da je slučajno ta stambena jedinica kada je dobio pravo stanovanja u privatnom vlasništvu, da bi danas obitelj prvog hrvatskog predsjednika ovaj zakon za pet godina tjerao na ulicu.

Prema tome, vrlo je jednostavno ono što je vlasnicima oduzeto treba im vratiti i platit, ono što su ljudi koji su bili u istoj situaciji do 1991. i '96. imali pravo moraju dobiti pravo ovi ljudi koji su u istoj situaciji.

Izvolite.

Međutim, moram vas upozoriti da postoji drugo rješenje i ono je upražnjavano sve ove godine, a to je dogovor između vlasnika i zaštićenog najmoprimca i na taj način je dosta ljudi već riješeno. I ono što bi ja vama skrenuo pažnju, danas je ovaj problem puno jeftiniji za rješavanje pa čak na ovaj način odnosno i na ovaj način o kojem ste vi govorili nego što je to bilo 2004. kada sam se ja osobno s time prvi put sreo ili neko od vas ranije od toga. Zašto?

Prema tome, problem se je prirodnim putem, nažalost, po te ljude koji su prošli određene patnje smanjivao. Mi smo ako se sjećate 2004. imali smo čovjeka koji je bio kandidat za pučkog pravobranitelja, a imao je sukob sa zaštićenim najmoprimcem i prijavljen je zbog maltretiranja zaštićenog najmoprimca jedne osobe niskog rasta.

Zahvaljujem kolega Hrelja. Odgovor, kolega Bauk, izvolite. Neke kulture i neka društva kao društveno prihvatljiv oblik rješavanja nekih odnosa imaju dogovoreni ili prisilni brak. Ovo što se desilo najmoprimcima i vlasnicima je prisilni brak, upravo to. Država ih je prisilila da budu u nekom odnosu, niti su to htjeli jedni, niti su to htjeli drugi. I država je ta koja taj prisilni brak mora razvrgnuti tako da plati alimentaciju ili jednom ili drugom. I to je to. Ako se oni dogovore, onda to više nije prisilno. Ali da se mogu dogovoriti, ne bi mi 65 godina nakon prvog spominjanja stanarskog prava i 44 godine nakon shvaćanja države da tu nešto ne štima i dalje razgovarali o ovome problemu i predložili odgodu potpunog rješenja tog problema za još 5 godina a onda ćemo vjerovatno nakon isteka 4 godine imati dopune zakona kojim će se taj rok i dalje pomicati. Meni je drago da ova rasprava i kod zastupnika i u društvu potiče svijest jer ovo je jedan od zakona u kojima razgovaramo o pojedinačnim sudbinama ljudi kojima je ovo od životne važnosti. Neki zakoni nisu takvi budimo objektivni, ali ovo jest jedan od takvih zakona uključujući one vlasnike koji moraju plaćati stanarinu koja je višestruko veća od one koje a imaju stan u vlasništvu i stanarina je višestruko i podstanari i stanari, višestruko veća od one koje dobivaju upravo vlasnici možda i puno boljeg stana. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. Vaša Ekscelencijo. Slušao sam ovu raspravu i u sliku odnosno u misli su mi se vratile slike deložacije obitelji Terebuh koja se dogodila 2015. godine, ja ću vam reći i datum, to je bilo 11. ili 12. lipnja, vjerovatno 12. lipnja. Znači SDP je tada bio na vlasti, možete to proguglat, radilo se o ljudima koji su izgubili stanarsko pravo, postali su zaštićeni najmoprimci i oni su nekakvu sitnu preinaku uz stanu napravili, jedu oni neki zid ili pomaknuli ili napravili, ne sjećam se točno, uglavnom kakva god preinaka se napravi, gubi se stanarsko pravo i oni su bili deložirani. Tad je bio SDP na vlasti, mi smo ukazivali i na taj problem općenito na stanarsko pravo, da nije riješeno, još godinu dana ranije ja mislim 2014. i redale su se te deložacije i tada vi gospodo iz SDP-a niti na deložaciju obitelji Terebuh, to se radilo o dvoje staraca koji su 65 godina živjeli u tom stanu, niste reagirali. Vas tada za obitelj Terebuh i ostale obitelji nije bilo briga. I vi sada tu lijete kako se kaže krokodilske suze za tim zaštićenim najmoprimcima, međutim kada ono što je ključno, nije što vi radite sada nego što ste radili onda kad ste mogli nešto napraviti, to je kao da recimo kolega Sinčić, Bunjac i ja sutra dođemo na vlast i vi nama govorite gospodo, problem je 330 000 blokiranih, problem je ovo, problem je ono ili recimo kažete ljudi zbog marihuane idu u zatvor itd., pišem prekršajne kazne, a mi to ignoriramo. I onda kad odemo s vlasti, kad narod kaže ništa niste napravili od onog što ste rekli, e onda mi opet kao opozicija kažemo trebalo je ne znam, legalizirati konoplju, trebalo je riješiti problem stanarskog prava, trebalo je izmijeniti Ovršni zakon itd. Zato jer kod HNS-a je licemjerje očito, evo gospodine Uhlir, ovdje imate oglas na stranici iz Vjesnika, nedjelja, 20. ožujak '94., tu ste supotpisali izjavu odnosno deklaraciju koju je sastavilo Savez udruženja stanara Hrvatske. Pazite što piše, zahtijevamo jednakost pred zakonom svih stanara, nosioca stanarskog prava iz bivšeg društvenog sustava bez obzira na porijeklo stana. Zahtijevamo mogućnost otkupa stana za sve nosioce stanarskog prava bez obzira na porijeklo stana pod jednakim kriterijima i jednakim zakonskim uvjetima. Ovo nisam ja potpisao, ovo ste potpisali vi odnosno ne vi nego vaši kolege iz HNS-a koje je tada vodio stranku.

SDP im je to vratio za vrijeme kad je bio na vlasti tako da nije riješio njihov problem, da deložacije koje su se događale nisu im bile upozorenje za katastrofu koja će se dogoditi, znači oni nisu riješili, a vi sad taj problem rješavate na koji način? Na način ja bi ovo vaše nazvao … [[Govornik se ne razumije.]] konačno rješenje i to na način da ste pješčani sat okrenuli naopačke i počinje curiti rok 5 godina i kako se ono kaže, „Ide vrijeme prođe rok, eto vraga skok na skok“ i za 5 godina najkasnije će početi deložacije, vjerojatno će početi i ranije zato jer ljudi neće imati otkuda plaćati stanarinu.

Vi ste kao država, odnosno kao zakonodavac trebali reći ljudima o.k., ne možete više živjeti u privatnim stanovima. Država ima praznih nekretnina, mi vam dajemo te nekretnine. Sad ćete plaćati stanarinu nama i vlasnici bi ušli u posjed svojih stanova. Vi ni to niste napravili. Vaše rješenje je krajnje nepošteno i kažem gledajte, da ste vi govorili kaže meni gospodin Gordan Maras, ma je Ivane kaže ali to je bilo '94. kad je HNS potpisao ovu deklaraciju o stanarima. Ja kažem, pa nema veze što je bilo davno, potpisali su. Ma kaže on Ivane oni se prije godinu dana što su potpisali da neće sa HDZ-om oni se toga ne drže. Znači ja mogu samo reći da vaša obećanja, to vam ništa ne znače, to je samo tinta na papiru i to je zapravo jedan šamar u lice svima onima koji su vam vjerovali i mislim da više nema onih koji vam vjeruju i da oni koji sada, danas glasuju za HNS ne glasuju iz uvjerenja ne zato jer stvarno vjeruju u poštenje vaše politike, vašu iskrenost, dosljednost ili što već, već isključivo zbog osobne koristi. Sve ono protiv čega ste se borili, a to je HDZ-ov način upravljanja zemljom, način upravljanja zemljom u kojem se nekome pogoduje na štetu nekog drugoga gdje se osnovna prava ljudska gaze, a pravo na stanovanje definitivno je jedno od takvih. Vi ste zapravo zgazili. Zgazili ste, prešli ste preko svega za što ste se zalagali vi i vaši osnivači, odnosno vaši osnivači za vas osobno. Ono što mogu reći je da je Živi zid vjerodostojna stranka. Vjerodostojna stranka zato jer naš stav nije se promijenio od prvog dana kada smo stali u obranu doma, u obranu prava na stanovanje. Mi godinama radimo isto i ponavljamo isto. Svojim djelom mi smo pokazali da smo vjerodostojni, a svojim stavom nakon što smo izabrani u Sabor pokazali smo da nismo promijenili kaput. Za razliku od vas gospodine Uhlir mi smo odbili sudjelovati u HDZ-ovoj vlasti iako nam je to bilo nuđeno. Odbili smo zato jer smo znali da je njihova vlast sinonim za nepotizam, sinonim za razne radnje s koruptivnim elementima ili kao u slučaju onog izvlačenja iz Fimi medie novca čak potpuno kriminalnim elementima. Znali smo da poštene i bolje Hrvatske sa HDZ-om na čelu nema, znali smo da je HDZ samo druga riječ za siromaštvo. Znali smo da je HDZ druga riječ za iseljavanje i da ništa, da ni jedan od problema sa kojima se naše društvo suočava HDZ neće riješiti. A ovo rješenje prikazuje, odnosno pokazuje kolika je neozbiljnost te HDZ-ove vlasti i kakvu politiku ona vodi. Vi ste odabrali da sudjelujete u takvoj vlasti i učešćem zapravo u njoj vi ste stali ono slikovito rečeno iz onih Star warsa „On the dark side“ Stali ste na tamnu stranu i povratka za vas zapravo više nema, jer čovjek može izgubiti imovinu, može izgubiti svoje dostojanstvo ali i jedno i drugo može vratiti. Obraz jednom kad se izgubi nema povratka, vi ste krenuli koalicijom sa HDZ-om na put bez povratka, a krajnje žrtve te vaše koalicije sada će biti zaštićeni najmoprimci koji još uvijek imaju taj status i nisu ga raznim smicalicama izgubili. Ovaj zakon je sumrak demokracije i predstavlja zapravo jedan socijalni obračun sa stanarima kao društvenom kategorijom i sa pravom na stanovanje kao ljudskim pravom kojeg priznaju sve međunarodne organizacije. Ponavljam imigrantima dajete stanove na besplatno korištenje, stanarima ne date. Domaćim beskućnicima ne date. Sljedeća rasprava poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ja sa ovih gotovo 15 godina staža ovdje u ovoj dvorani ne mogu si dozvoliti luksuz da dam pozitivnu ocjenu jednom zakonu koji tako utječe na ljudske sudbine, na temeljno ljudsko pravo, na pravo na stanovanje, na pravo na dom a da pri tome nemam odgovarajuće pokazatelje, odgovarajuće brojke. Znate uopće me ne interesiraju oni zaštićeni najmoprimci koji su, koji imaju dvije, tri nekretnine. Oni me uopće ne interesiraju. Ne interesiraju me ni oni vlasnici koji u vlasništvu imaju dva, tri, četiri stana koja su neuseljiva jer su u njima zaštićeni najmoprimci. Interesiraju me najmoprimci kojima je to jedini dom i interesiraju me vlasnici koji su možda podstanari, plaćaju veće podstanarstvo, a imaju vlasništvo koje je za njih kao vlasnike neuseljivo. Kad nam podastrete te brojke, onda sam spremam odlučivati o kvalitetnim rješenjima koji će ovaj problem riješiti. Ne možemo donositi zakonska rješenje u kojima ćemo pokušajem ispravljanja nekih nepravdi raditi još veće nepravde i zato ću sigurno osobno glasati za ovaj prijedlog zaključka da ovo bude prethodno čitanje, neovisno da li će vladajuća većina to prihvatiti li neće, ali bi vladajućoj većini to preporučio, da ovaj prihvati ovo kao prethodno čitanje, kao jednu dobru baražnu vatru koja će inicirati vrlo ozbiljne pripreme u nadležnom ministarstvu da nam ovdje nacrta slikovito, slikom na projektoru pokaže dimenzije problema i moguća rješenja. Pri premalo koristimo tu tehniku da nam netko oslika veličinu problema, tipovi problema, dakle, koje su varijacije u problemima i koja su moguća rješenja. Ja mislim moramo ići kao parlament korak dalje, imamo i stručne službe, imamo tehničku podršku, da ovako nešto na ovako važnim pitanjima, jer pitanje stanovanje je prevažno pitanje. Ovdje u Zakonu mi doista, ima državni tajnik pravo, nikoga ne bacamo na ulicu, barem su takve namjere Zakona, ali ne znamo tehnički kako će se to provoditi. Znamo samo da nakon 5 godina povećanja najamnine, što će biti dodatni pritisak na te mahom starije ljude, zaštićene najmoprimce sa skromnijim primanjima, da ćemo inati ponudu, ako nema drugo rješenja, da ćemo imati ponudu da ih smjestimo u neki državni stan sa mogućnošću čak i otkupa, ali ne po uvjetima koji bi imali da nisu izgubili stanarsko pravo 1996. To nigdje nije napisano. Otprilike, znate, vi ćete tim ljudima u poznim godinama, ovako kako u Prijedlogu zakona piše, nuditi da kupe mercedes, a neće imati ni za felgu ili naplatke. Da se razumijemo. Dakle, moramo imati malo osjećaja o realnosti o tim ljudima u kojoj su životnoj dobi, koje su im mogućnosti. Kredita neće dobiti. Kredita ti ljudi kao zaštićeni najmoprimci u 95% slučajeva neće dobiti. Eventualno mogu dobiti kredit od lihvara, dakle, od onih čiji telefonski brojevi još uvijek vise po stupovima rasvjetnim, iako sam ja gospodina Šukera koji je bio ministar financija molio da tu pošast u Hrvatskoj spriječi sa ove govornice, odnosno iz ovih klupa, ali ona je još uvijek prisutna i oni reketare ljude i daju kredite više od platežne moći tih umirovljenika.

Ne može se dozvoliti da se ljudi zadužuju više od svojih mogućnosti. Mora im se pomoći. Dakle, dobro je da smo se na ovaj način i na ovoj iscrpljujućoj raspravi sreli s ovim problemom na ovakav poprilično otvoren način. Mislim da smo malo i percipirali hrvatsku javnost, da smo im dočarali, da smo je senzibilizirali, da smo im dočarali svu veličinu ovog problema i nadam se da ova neozbiljnost kod pripreme Zakona i puštanja u proceduru ovakvih zakona više neće ponoviti. Ne možemo u zakonu govoriti o jednoj presudi, o jednom zakonu, nego o svim zakonima i o svim presudama koje se tiču ovog Zakona, a imamo i pravo preispitivati kvalitetu određenih presuda. Mi u ovom parlamentu to možemo. Znate, meni su davno zaštićeni najmoprimci rekli da u radu Europskog suda za ljudska prava s naše strane kao naša stalna predstavnica postoji osoba koja je i sama involvirana u ovaj problem. Da li bi bilo korektno da se ta osoba izuzela iz odlučivanja Europskog suda za ljudska prava kad već ima takav problem sa zaštićenim najmoprimcem. Dakle, apeliram na ozbiljnost u rješavanju ovog problema, apeliram na savjet svih nas jer se radi o pravu na dom, o pravu na slobodno stanovanje, o temeljnom ljudskom pravu i o realnoj opasnosti da ovakvim Zakonom ograničimo to pravo i da ovaj Zakon oko kojeg ćemo jedanput, dvaput, triput raspravljati padne na Ustavnom sudu. Možda to neće biti uporište, ova presuda o kojoj sam govorio Ustavnog suda vezana uz stečajno pravo primanja mirovine pa i na temelju lažnih izjava i lažnih zdravstvenih isprava. Možda će to biti neki drugi pravni temelje, ali mislim da ovaj zakon, odnosno odredbe ovog zakona, zbog ograničavanja prava stanovanja i prava na dom mogu itekako lako pasti na Ustavnom sudu. Ako vi u to ne vjerujete, probajte se informirati, probajte se konzultirati, kao ministarstvo imate te mogućnosti i onda nam sa sigurnošću kažete ne ovo neće pasti i ovo ne može pasti jer je to jedino ispravno. Dobro je i to da su dva odbora i ne preporučam zajedničku tematsku raspravu, to su Odbor za pravosuđe i Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo u kojem djelokrugu rada tog odbora jeste stambena problematika, problematika stanovanja, ne gradnje stanova nego problematika stanovanja, pravo na dom, pravo na stanovanje da će održati ako ništa drugo onda najmanje između prvog i drugog čitanja zasebne tematske rasprave. Ja ću moliti predsjednika mojeg odbora da ne ide na zajedničku jer su pristupi ovom problemu Odbora za pravosuđe i Odbora za rad, mirovinski sustav po njihovom djelokrugu rada različiti i ne mora biti zajednička tematska sjednica, to nama ne znači puno u troškovnom smislu. Nadam se da prihvaćate ove primjedbe kao gestu dobre volje da učinimo kvalitetne poteze i iznađemo kvalitetna rješenja. Izvolite. Poštovani kolega Hrelja.

Međutim definitivno stoji to da ovaj zakon nema jasna rješenja, da on nema program stambenog zbrinjavanja onih kojima će to sigurno trebati, ako ne u ovom trenutku ali sigurno kako ovaj zakon bude ako se on usvoji ovakav onda za tih pet godina, dakle tog programa nema. Zbog toga ovaj zakon moramo ili bi trebalo zaista i tu vas podržavam, vidim da ste podržali naš prijedlog da to bude prethodna rasprava i to je jedino moguće u ovom trenutku. Mora se tako shvatiti jer nakon ovoliko sati, nakon ovoliko izrečenih riječi je to jedino moguće. Ne znam jeste spomenuli ali recite mi tko je uzrokovao ovaj problem? Država? Pa država onda to mora i riješiti, država je odgovorna, a ne uvaljivati ne mislite li da bi ona ne bi trebala uvaljivati ovaj svoj problem i tražiti da netko drugi da rješenje kao što to sada kroz ovaj zakon traži da lokalna zajednica bude ta koja će biti odgovorna za rješenje. Zahvaljujem kolegici Alfirev. Izvolite. Naravno da je ovaj problem je uzrokovala država donošenjem svojih zakona propisala je tko da to riješi i ostavila sredstva tome da to riješi, konkretno jedinicama lokalne samouprave, međutim to nije riješeno. Zašto to nije riješeno? Država može i na kraju će morati to riješiti. Rješenje se ne može bazirati na stalnom sukobljavanju dvije strukture koje su obadvije oštećene. Dakle vlasnici su oštećeni na svoj način jer ne mogu doći do svog vlasništva, a s druge strane zaštićeni najmoprimci su oštećeni jer im je ugroženo pravo na dom i uzeto im je pravo mogućnosti '96. kao nositeljima stanarskog prava otkupljivanja tih stanova u kojem slučaju bi država morala namiriti štetu vlasnicima. Može prenositi problem na jedinice lokalne samouprave, ali u finalu je uvijek država odgovorna za to riješit. Ja se sjećam jednog slučaja kada je država doista ponudila građanima.

Tamo se je moglo nešto ponudit, ovdje se nikad nije ponudilo ništa niti se vratilo pravo, oduzeto pravo zaštićenim najmoprimcima iz 1996. dakle stanarsko pravo i mogućnost otkupa niti se je ponudilo od kompenzacije štete vlasnicima stanova. Zahvaljujem kolegi Hrelji na odgovoru.

Uvažene dame i gospodo. Sve nas je iscrpila ova rasprava, ali jedan argument nikako ne mogu prihvatiti, a to je argument da nema novaca ili da nije bilo novaca. Uvijek je bilo novaca za određene stvari, a za određene stvari nije bilo, pitanje je prioriteta, a ne mogućnosti. Ovoj Vladi je veći prioritet bio remont MIG-ova u Ukrajini koji su se vratili u gorem stanju nego su tamo otišli i na što je potrošen ogroman novac. Nakon lošeg iskustva sa MIG-ovim od jednog američkog saveznika, odlučili smo od drugog američkog saveznika nabaviti rabljene avione stare 30 godina. I tu starudiju ćemo platiti preko 300 milijuna kuna. Ponavljam još jednom, na vojnu misiju u Afganistanu potrošeno je do sada 2 milijarde kuna. Da se taj novac koji je bacan uludo trošio na rješavanje stanarskog prava danas taj problem ne bi postojao, danas mi ovdje ne bi raspravljali i svi bi bili sretni i zadovoljni. Sretni bi bili i vlasnici stanova i stanari.

Kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući, tražim stanku u ime kluba MOST-a 10 minuta aktualna politička situacija u Hrvatskoj. Zahvaljujem. Poštovani kolega Maras, izvolite. Ja tražim stanku po istom pitanju. Zahvaljujem kolega Maras. Poštovani kolega Pernar, izvolite. Ja tražim stanku zbog manipulacija u režiji HRT-a. Određujem stanku 23,25 nastavljamo